V rámci fungování, lépe řečeno pořádání těchto závodů, do budoucna v České republice je potřeba počítat minimálně s částkou takzvaného zalistovacího poplatku, která převyšuje 100 mil. korun.

Mezi další významné nákladové položky patří samozřejmě věci, které souvisí se samotnými závody, ale tam chci podotknout, že s tím si pořadatelé umí poradit, ať už s ohledem na marketing, výnos ze vstupného a podobně. Pozměňovací návrh, který jsem podával, byl v částce 70 mil. korun a byl směřován na paní ministryni místního rozvoje České republiky paní Kláru Dostálovou. Prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, já jsem tento pozměňovací návrh stáhl z jediného důvodu. Protože mám určitý respekt vůči dohodě, kterou máme v koalici, mám respekt vůči kolegům a dlouhým hodinám vyjednávání o rozpočtu na příští rok. Z tohoto pohledu jsem nechtěl být ten, který dělá takzvané vlny v rámci dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně mezi našimi dvěma politickými stranami, či hnutími. Z tohoto pohledu musím říct, že jsem pozměňovací návrh stáhl, a tady na místě vás vyzývám, abyste se k němu postavila, přestože již není podán. Jsem přesvědčen o tom, že finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj právě na cestovní ruch jsou tou kapitolou, která může pomoci, a tou kapitolou, kde se právě můžou objevit finance pro tuto velice významnou akci, o které bych řekl, že je jednou z nejvýznamnějších v rámci České republiky z hlediska turistického ruchu a z hlediska dalšího fungování tohoto divácky velmi populárního sportu.

Je nasnadě si následně vypočítat finanční prostředky, které by stálo Českou republiku, kdyby měla takovouto akci podporovat. Myslím si, že toto je záležitost, která je důležitá ne pro Brno, ne pro jižní Moravu, ale pro celou Českou republiku. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Ale prosím tedy Sněmovnu o klid, abych jí mohl začít měřit dvě minuty, protože se přihlásila pouze k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tedy navázala na svého předřečníka, který mě k tomu vyzval.

Ono totiž pro Českou republiku je několik takto významných akcí, které a priori nejsou buď o čistém sportu, nebo o čisté kultuře, ale jde skutečně o prestiž České republiky, že se tady takovéto významné události dějí. A jak už říkám, je to skutečně o prestiži České republiky, že takto významný seriál mistrovství světa se u nás jede. Takže mohu potvrdit, že s tím počítáme, a budeme to předkládat vládě jako významnou akci České republiky na rok 2019. Děkuji paní ministryni Dostálové i za dodržení času k faktické poznámce.

Já jsem viděl ekonomické analýzy výnosnosti, jak by se nám v Praze vyplatily olympijské hry.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pro kolegu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího.

A dokážu si představit i některé analýzy za vlády sociální demokracie, že nejsou ty pravé. A vím, o čem mluvím, a dokážu dát příklad u obou. Co se týče analýz, které jsou k MotoGP, tak jsou o jednoduchém selském rozumu a matematice. Vážený kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ono holt, když někdo přijede z toho Německa, vezme to přes Prahu, cestou si holt musí někde natankovat benzín, někde si možná i koupí dálniční známku, pokud jede na mašině, dojede.

Selský rozum mi hovoří, tohle je finanční přínos nezpochybnitelný pro Českou republiku. Na to nepotřebuji mít žádnou firmu a drahé analýzy.

Ale to prostě nejsou stovky milionů korun, není to pravda.

Máte slovo, pane poslanče. Je to vaše vůle, prosím. Tentokrát vám to nenabízí, ani vás nepřemlouvá, ani price, ani žádná jiná firma zabývající se touto problematikou. Teď vám to nabízí bývalý nejdéle sloužící primátor druhého největšího města v republice. A věřte mi, kolego, že vím, o čem mluvím. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Á, z místa se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v rozpravě. Nikoliv k faktické, ale k řádné přihlášce. Prosím máte slovo. No, můžu mluvit dvě hodiny.

Nezažil jsem ještě situaci, kdy v jedné straně na sebe podávají trestní oznámení. Pokud se nepletu, tak Žaloby, omlouvám se, to je fakt velký rozdíl.